Pan předseda Mihola. Děkuji za slovo.

Možná tady skutečně včera málo jednoznačně zaznělo, že na politickém grémiu, kde jsme se dohodli o podpoře opozičního okénka, byla jasně dána vůle nebo vstřícnost vůči bodům, které si opoziční strany vyberou. Nemám důvod podporovat většinu bodů a také bych je nepodpořil.

A najdou se i mezi opozičními návrhy návrhy rozumné, které jsme podpořili, ohledně stavebního spoření a opatrovnických soudů. To jsme velmi rádi podpořili napříč Sněmovnou, pokud si vzpomínáte. Co se týká návrhu o referendu ze strany Úsvitu, hned na tiskové konferenci jsem označil jasně jako nesmyslný, neopodstatněný, nepodložený apod.

A v prostoru, který jsme byli rozhodnuti poskytnout opozici, jsem byl připraven i na to reagovat, pokud by na bod došlo. Myslím, že diskuse vzbuzují takové vášně a nepochopení, že si dovoluji sáhnout k návrhu na vyřazení tohoto nesmyslného bodu vůbec z programu jednání.

Tímto vysvětluji i já vlastně dohodu, kterou jsme drželi z grémia a ke které se teď přihlásili i další. Nic víc, nic míň. Takže spekulace, opravdu i novinářské, jsou zcela nesmyslné a neopodstatněné. Pan předseda Kováčik. Potom pan předseda Černoch. Paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Čekal jsem, co se vyvine, tato diskuse, která venkoncem je planá, protože Sněmovna pak rozhodne hlasováním.

A to je ta vstřícnost vládní koalice vůči opozici! No přátelé, promiňte. Já si osobně nemyslím, že bychom byli poslanci první, druhé, třetí až páté kategorie, a poslankyně. Jsem osobně přesvědčen o tom, že jedinou šancí, jak těmto sporům předejít, je taková úprava jednacího řádu, která až na průšvihu typu protržená přehrada a tak podobně nedovolí projednávat body programu jinak než v pořadí, v jakém sem do Poslanecké sněmovny byly podány. Tedy podle čísla tisků. Pokud se jednací řád neupraví tímto způsobem, můžeme dělat co chceme. Můžeme si vyprávět, jak se velkomyslně opozici poskytuje prostor. Nebojte, já nebudu znovu číst návrhy, které nebyly projednány, aby šly dnes do pořadí projednávání, protože jsou i další věci, které je třeba projednat. Ale znovu tady říkám a vyzývám ostatní opoziční strany, abychom se sešli a na podstatnou část alespoň toho, co je ještě aktuálního z opozičních návrhů, se dohodli na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji za slovo. Vašim prostřednictvím, pane předsedající, vyprošuji od pana kolegy Miholy, aby označoval naše návrhy za nesmysly, jak to tady zaznělo. A dovoluji si jen upozornit, že výhrůžky, že příště už to nezařadíte jsme parlamentní strana a máme nárok na to, aby se naše návrhy projednaly. Jaké návrhy, je na nás. Bylo tady opoziční okénko a my jsme považovali tento bod za velmi důležitý. A vy jste se měli možnost, jak to řekl pan předseda Stanjura, v hlasování později vyjádřit, jestli se vám tento návrh líbí, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte.

Ale když se jedná o vystoupení, tak se najednou bojíte. Tak to řekněte na rovinu. Ale řekněte to v hlasování. Ne tím způsobem, že budeme říkat, jestli nám příště něco zařadíte, nebo nezařadíte. Pan předseda Mihola, ano. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve k panu předsedovi Černochovi. Poslouchejme se. A já jsem pro, aby se dohody držely. Co se týká dnešního vašeho návrhu, o tom žádná řeč nebyla. Není vůbec žádný důvod něco takového podporovat. Dneska nepokračuje žádné opoziční okénko, abychom si udělali ve věci jasno. Vím, proč to říkám.

A dokonce si myslím, že je to nebezpečné. A ještě vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Kováčikovi. Nechápu, proč jsem zrovna já ho zvedl ze židle, poněvadž on sedí na grémiích a doufám, že stejně on jako třeba kolega Stanjura a další opoziční předsedové klubů vědí, že patřím k těm, kteří nejčastěji říkají, že i opozice má právo na prostor pro své body. Trvám na tom, aby byly zařazovány. Že to dopadlo škvírou místo okénka, za to opravdu já nemohu. Nemohu predikovat, jak se protáhne jednání. A mohli jste tušit, že se protáhnou.

Děkuji. Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kováčik. Já mám zdvořilou žádost, zejména k vládním poslancům. Přestaňte používat slovo opoziční okénko. Mělo by být normální, že návrhy zákonů projednáváme zásadně v pořadí, v jakém přijdou.